Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Sleduji diskusi, která je velmi obsažná, v určitých směrech dokonce velmi odborná, ale chybí mi zde nějaký pohled do budoucna i na současnou situaci, co se děje zejména v oblastech petrochemie, v oblastech zásobování ropou, protože tady všechno souvisí. Ropa je na začátku a diskuse o recyklaci plastů je na konci, takže si myslím, že primární otázka by měla asi zaznít, jestli naši výrobci obalů a nápojářské firmy jsou nějakým způsobem připraveni i na situaci, která může být pro ně krizová, to znamená, že na našem trhu skutečně může dojít k tomu, že bude nedostatek plastů, protože nebude dostatek ropy, z čeho jsou vyráběné, a jakým způsobem vlastně potom tyto všechny vyhlášky, o kterých se bavíme, a zákonné vazby budou reagovat, protože potom najednou zjistíme, že řešíme válku, která už dálko skončila, a neřešíme tu, která nás čeká.

Já vám také děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Richard Brabec. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já bych ještě krátce zareagoval, aby to úplně nezapadlo, na pana kolegu Krále, vaším prostřednictvím.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Ještě jsem si uvědomil jednu věc, dámy a pánové, že tato diskuse také postrádá další bod, a to je vlastně omezení vstupu plastů do životního prostředí. Klasický příklad může být nový vinařský zákon.

A my pořád řešíme následky chyb podobného typu, které jsou na začátku, a my potom řešíme, jak vyřešit odpad. Neřešíme to, proč ten odpad vůbec vzniká, neřešíme to, že vlastně tady nemusel být, neřešíme způsoby, jak se tomuto odpadu vyhnout tím, že prostě zamezíme vůbec jeho vstupu do systému ekologie tohoto státu.

Takže prosím pěkně, při veškeré této diskusi, která tady zaznívá, nezapomínejme na to, že my jako zákonodárci jsme zodpovědní nejenom za to, jak se bude ten odpad řešit na konci, ale také za to, že vůbec vzniká, protože bychom neměli umožňovat takovéto principy, kdy odpad vzniká jenom proto, že si pár firem myslí, že by měly prodávat spíš svoje vína než ti konkurenti. Takže jenom bych apeloval ještě tady k tomu. Také děkuji.

K paní kolegyni Peštové a k jejímu dotazu, prostřednictvím pana předsedajícího, věřím, že už to snad budou všechny dotazy. Odpověď je taková, že společně s ministerstvem, a to bylo ale již vypořádání mezirezortu, se vybrala cesta smluvní náhrady, jinými slovy, do výše náhrady mezi obcemi a výrobci, nebo mezi obcemi a provozovateli kolektivních systémů. Stát do konkrétní částky vůbec nebude vstupovat.

Čili do konkrétní částky stát nijak vstupovat nebude. Tady padaly dotazy, jak to bude kalkulováno. Ano, pokud se ministerstvo vydalo cestou smluvní náhrady, tak řeklo: Výši náhrady musí s nějakými korektivy stanovit výrobce. A my jsme k těm korektivům to, co věcně musí náhrada zahrnovat, jaké typy nákladů na straně obcí, to říká samozřejmě správně už vládní návrh, ať § 10 odst. 2, jestli se nepletu, teď před sebou nemám, nebo § 15 odst. 2, tam máte vyjmenované kategorie nákladů, které musí výrobce nebo provozovatel zahrnout do kalkulace, do způsobu výpočtu náhrady, kterou pak platí obcím. To jediné, co jsme tam dali, a to si nemyslím, že by bylo cokoli protiprávního čili my jsme neměnili do řekněme typových položek, z nichž se výpočet náhrady skládá to, co jsme tam dali, je korekce skutečných nákladů a účelně vynaložených nákladů, na čemž byla s ministerstvem naprostá shoda tak, aby nedocházelo k libovolnému řekněme nafukování částek. To, co jsme tam dali velmi ve prospěch obcí, je pravidelná každoroční povinnost výrobce tak, aby se toho obec nemusela doprošovat, že výrobce způsob výpočtu musí každoročně aktualizovat.